Jenom k tomu, kdo se má komu omlouvat.

To jsou faktické, takže poté, děkuji.

Jak můžete, dámy a pánové, prostřednictvím pana předsedajícího, pane poslanče, paní poslankyně, toto všechno tady tvrdit v kontextu toho, co se tady ta minulá desetiletí dělo?